Souhlasím s tím, že úloha ředitele je klíčová. Ředitel musí mít odpovědnost, musí být v podstatě zodpovědný za kvalitu výuky, vzdělávání. Problém je, že na to nemají čas, a bohužel si myslím, že je asi mylné si myslet, že to vyřeší informační systémy a digitalizace. To není pravda. My prostě musíme změnit kompetence ředitele, on musí mít k sobě partnera, který se bude starat o provozní věci, o investice, prostě ředitel školy nemůže obcházet stavební firmy a kontrolovat, zdali výměna oken probíhá řádně, či neprobíhá řádně, od toho musí být někdo jiný. Ředitel skutečně musí být vůdčí osobností pedagogickou, nikoliv tím, kdo se bude starat o veřejné zakázky. To znamená, to nevyřeší informační systém. Myslím si, že vzorem můžou být vysoké školy. To znamená, kvestor se stará o provoz, o finance, investice.

Mimochodem, třetí role v tom programu také chybí. Je třeba si uvědomit, že univerzity jsou klíčové.

Takže to si myslím, že bude třeba také do budoucna upravit. Na mě, přiznám se, je ten program tak, jak je představený, velmi obecný.